Tak z čeho ti lidé prosím pěkně čerpali při veřejných obviněních? Vy jste měli naprosto stejné odposlechy, naprosto stejné výsledky v jednotlivých protokolech, vy jste měli naprosto stejnou materii, kterou měli oni. Ale policejního prezidenta generální inspekce, ne policie, vyšetřovala několik měsíců.

Pokud se přihlásíte do řádné rozpravy, samozřejmě můžete využít i své přednostní právo. Nyní pan předseda Pavel Kováčik, potom paní poslankyně Černochová podle pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Co to tady říkáte, pane poslanče Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího? Co se nám to tady snažíte vpasovat do hlav? Vaše kázání o pravidlech, ano, bylo by, řekl bych, velmi namístě, kdyby se vztahovalo na to, na co se pro nás všechny a pro občany též má vztahovat, a to jsou zákony. Ty my máme dodržovat, ty koneckonců komise podle mého soudu a podle mých informací a informací z médií, včetně médií Mafry, přinesla. Tam, kde komise zjistila pochybení, tam podala trestní oznámení. Tam, kde komise podle mého soudu zjistila pochybení v oněch pravidlech, tam navrhla určité usnesení, nebo návrh usnesení, které jsme i za tu hodinu stačili poměrně dobře posoudit a zachováme se každý k němu. Ale tím pravidlem není koaliční smlouva. Zrovna tak není to, co jste tady prostřednictvím předsedajícího tvrdil, že musíme respektovat to, že nám vládnete.

Takže pro nás koaliční smlouva neplatí. Řešte si koaliční spory jinde, netahejte to sem!

Je přednostní být ve vládě než dodržování pravidel? Asi ano. Proč jste, když tady napadáte výsledky komise, hlasoval v té komisi pro? A to už se vůbec neptám, kde vlastně se vzaly ty informace, o kterých tady mluvil i pan ministr vnitra. A závěr.

Dodržujte prosím pravidla faktické poznámky, nebo se přihlaste řádně do rozpravy. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo.

To, co tady kolega Chalupa říkal, by možná se dalo uvěřit komukoli jinému, ale ne jemu. Byla jsem to já, která tady opakovaně navrhovala vyšetřovací komisi ke kauze Fajád. A byli to kolegové z hnutí ANO, kteří to blokovali. No proč asi?

Předsedou té komise, která řeší Vojenské zpravodajství, je právě pan kolega Chalupa, a aby toho nebylo málo, ve vládě sedí pan kolega Pelikán také z hnutí ANO, který neudělal nic jiného než pověřil dopisem Ministra spravedlnosti svého bratra pana Pelikána, aby šel vyjednávat v kauze Fajád. Tohle všechno byly věci, které jsme chtěli my ve vyšetřovací komisi na kauzu Fajád slyšet. A přesně jak tady říkal kolega Kováčik. Vždyť jste tam, pane kolego Chalupo prostřednictvím pana místopředsedy, seděl. Víte, pro vás to musí být strašně těžké. Mně je jasné, že v hnutí ANO jste asi musel dostat strašnou čočku. Já jsem to tady viděla ze své lavice, když se dočetla ta zpráva, jak se na vás sletěl pan Pelikán. Předpokládám, že ten projev jste si nepsal. Protože skutečně za hodinu napsat sedm stránek není možné. Netvařte se jako jediný spravedlivý. Už vám to tady nikdo nevěří. Děkuji paní poslankyni Černochové i za dodržení času k faktické poznámce. Byla první. Pan předseda Blažek také s faktickou poznámkou. To jenom žertuji. Já jenom v reakci na pana poslance Chalupu.

Před třemi lety jste tady vyjádřili důvěru celé této vládě. Nejen Andreji Babišovi nebo Martinu Stropnickému, ale i ministru Chovancovi a tak dál. Tu důvěru jste neodvolali. A já nemám co odvolávat. Já jsem nikdy žádnou důvěru této vládě nevyjádřil. Když pozoruji průběh policejní krize, za toto rozhodnutí se vůbec nestydím.

Tu odmítám.

Čili tento argument bych tady rád veřejně řekl, že považuji za zcela nepravdivý od začátku. A byla to jedna z těch chyb, jak se ta reforma připravovala, a to bez jakékoli diskuse. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní pan poslanec Roman Sklenák také s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vy jste jako zástupci hnutí ANO oblepili na podzim republiku billboardy